Pane ministře, máte slovo.

Děkuji, pane ministře. Nyní se s přednostním právem přihlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Markéta Pekarová Adamová. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Budu jenom stručně reagovat na návrh bodu programu, který tady zazněl od pana místopředsedy Havlíčka. My tam přesně píšeme taktéž to, že je k diskusi začít řešit, zda stát skutečně má vlastnit to, co vlastní, provozovat to, co provozuje. Já se skutečně nedomnívám, že stát jej má vařit, a také si nemyslím, že máme provozovat hotel a podobné záležitosti.

Takže věřím tomu, že nečekáte, že to teď bude záležitost několika dnů, hodin, ale je to otázka opravdu jednání do budoucna. Budeme ale rádi, když i vy potom s námi tu diskusi povedete, tomu se samozřejmě vůbec nebráním.

To všechno si myslím a myslím si, že úplně všechno by si stát měl nechat, protože ty doby, kdy stát byl připraven, byl připraven o kde co, doufám, že jsou za námi. A teď prosím k bodu, který chci načíst.

Tak jenom abychom si to řekli všechno natvrdo.

A já si myslím, že není možné to házet jenom na jiné, není možné to házet na válku na Ukrajině určitě válka na tom nějaký podíl má, to my nezpochybňujeme, ale s následky války na Ukrajině se potýkají i další státy a ty nemají tak vysokou inflaci. Mohla bych to tady teď číst, ale nechci zbytečně prodlužovat toto jednání. Když bych tady teď vybírala ty jednotlivé položky, potraviny absolutní drama, nárůst cen potravin. Mohu to tady vzít po položkách, to už jsou opravdu částky a jenom základní potraviny, které jsou neufinancovatelné pro určité skupiny, a nejsou to už jenom skupiny sociálně potřebných.

A co z toho mají občané? Nemají z toho nic.

O těch mluvím a ty máme, každý týden se na nás valí z médií, ať se podíváte, kam podíváte. Vlastnické bydlení se pro mnoho lidí stalo nedosažitelným snem, zeptejte se mladých lidí.

A samozřejmě se prodražuje i nájemní bydlení.